Nejdříve pan poslanec Farský, poté pan poslanec Valenta.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já úplně nerozumím tomu odporu, který se tady proti vyšetřovací komisi zvedá. Jeden je ten, skutečně se poučit z toho, jak vše proběhlo. Víme, že v určité chvíli tady byl jeden nákupní tým, druhý nákupní tým, někdo rozvážel, někdo druhý rozvážel po České republice. Bylo to za různé ceny. Vznikaly letecké mosty. Ale naším úkolem je nebýt překvapeni, pokud by se to nedej bože stalo podruhé. A vyšetřovací komise je od toho, aby ty kroky rozebrala a stanovila plán a třeba i přišla na to, že je potřeba změnit některé zákony, že prostě komplikovaly práci při těch nákupech, a pak s tím přišla do Poslanecké sněmovny a ta doporučení nám dala a řekla: Pokud se příště nechceme vystavit takovému nebezpečí, udělejme toto a toto. To je snad v zájmu nás všech, abychom na toto přistoupili. A druhý zájem, který si myslím, že je stejně významný, je ten, že kolem nákupu tady jistě určitá pachuť se objevila. Devadesát devět procent financí šlo do Číny, jenom jedno procento bylo utraceno v České republice.

Máte touhu něco skrývat? Odpovězte v hlasování!

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pouze mi dovolte na závěr jeden citát.